Následuje pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat. Víte, že já šetřím svými vystoupeními, protože si myslím, že by se mělo vystupovat, jenom když to nebylo už řečeno. Jenomže právě z vládní koalice pořád slyším podporu těch témat dokola, tak se musím k tomu přidat. Ono to zní úplně jasně. Já jsem samozřejmě připraven také na vystoupení k tomu samému vlastnímu bodu. Ale protože pan Výborný tady tu rozpravu zahájil, tak já se ptám: kde máte ty úředníky z Úřadu vlády, kde máte ty kolegy a odborníky na ministerstvech? Když jste byli v opozici, tak jste říkali, že na každou tu pozici máte připravených x lidí. Ale v listopadu už přece byly jasné signály, že se blíží vysoká inflace. Nikoho z vás ty signály ani neupozornily, že se něco děje? Vás překvapilo a členové vlády zesinali, když se dověděli čísla ze statistického úřadu.

Tak čeho se bojíte? Chcete ožebračit seniory, tak jste si to nějak naplánovali?

Považuji za slušné odpovědět na dotazy, které zazněly od paní poslankyně Peštové, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Zaznělo to tady, znovu opakuji. Takže to je myslím vcelku zřejmé. Co chci zdůraznit. O tom, že je potřeba upravit ten valorizační mechanismus, o tom ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka hovoří dlouhodobě a bude to a je to součástí diskutované důchodové reformy. Ale teď se bavíme o mimořádné valorizaci v měsíci červenci.

Tady ta zkratka, proti které se musím jednoznačně ohradit, je něčím, co přesně odpovídá tomu stylu diskuse, který tady bohužel vedete. Nic takového nezaznělo.

V poměru k průměrné hrubé mzdě se dostaneme na 20 %. Což když ještě zohledníme to, že důchody jsou nedaněné, rozdíl...

Není to tak, důchody budeme zvedat. Jenom se taky chceme chovat tak, jak jsme slíbili. To znamená, jako odpovědní hospodáři. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

No, nejsme. Já si myslím, že nejsme. Další, co bych chtěl říct. To jsem snad řekl dobře. No, nedostanou. Vy tady mluvíte, jako kdyby už bylo všechno hotovo. No nic není hotovo. A za mě, začít takhle bylo nešťastné. Jsme legislativní nouzi.

Prosím, vaše dvě minuty. Dobré dopoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně kolegové. Já jsem původně čekal, že ve svém řádném vystoupení shrnu všechny ty vážné důvody, proč tento návrh tady předkládáme, včetně odůvodnění stavu legislativní nouze. Pro své kolegy z opozice: Prosím pěkně, věnujte pozornost bodu 11 tohoto návrhu. Takže na straně 13 v bodu 11 je jasné odůvodnění, proč tento návrh předkládáme ve stavu legislativní nouze, i s odkazem na dřívější nálezy Ústavního soudu.

To si myslím, že je klíčové.

Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu mít také hlavní vystoupení a tam také rozeberu ty důvody, proč si myslím, že to není ani způsobilé ke schvalování ve stavu legislativní nouze, ani (?) ty důvody, proč s tou novelou nesouhlasíme.

Myslela jsem si, že to bude vyžadovat novelu zákona o státním rozpočtu. V neděli jsem v diskusním pořadu České televize zjistila od pana ministra Stanjury, že ty peníze v rozpočtu najde. Tím pádem základní problém je odstraněn. Nevidím tedy, v čem jsou ty hospodářské škody.

Pokud to zruší, budete muset ty peníze vyplatit včetně úroků, a pak budete muset zvažovat, jestli vůbec máte právo této zemi vládnout.